Vážené poslankyně, vážení poslanci, budeme pokračovat v jediném bodu dnešního dne a tím je Žádost vlády České republiky o vyslovení důvěry.

Můžeme je spočítat. Ještě jich osmnáct není.